Páteří takto posílené obrany jsou právě nově ustavená mnohonárodnostní bojová uskupení na Slovensku, v Maďarsku, v Rumunsku a v Bulharsku, která doplňují již existující vojenskou přítomnost v Pobaltí a Polsku, kde se i Česká republika významně dlouhodobě angažuje.

V těch dalších dvou směrech je Česká republika také velmi aktivní a výrazně se profiluje. Poskytujeme Ukrajině veškerou pomoc, a to na úrovni vlády, celé společnosti, humanitární pomoc, vojenskou pomoc.

Věřím, že tento návrh Poslanecká sněmovna podpoří tak, jako tento návrh získal podporu ve sněmovním výboru pro obranu a tak, jak získal podporu v Senátu. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji, pane ministře.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážená paní ministryně, vážená vládo, ruská invaze na Ukrajinu je naprostým pošlapáním mezinárodního práva a útokem na naše vlastní zájmy a hodnoty. Jako taková vyžaduje adekvátní odpověď.

Návrh Ministerstva obrany na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v rámci mnohonárodnostního bojového uskupení NATO ve Slovenské republice je přesně takovou reakcí, která přispívá k mezinárodnímu úsilí o zajištění naší bezpečnosti a obrany. Vyslání vojáků na Slovensko ukazuje naše odhodlání bránit členy NATO, zároveň je ale také zjevně a velmi viditelně obranné.

Zvláště jsem rád, že vedoucí roli přijímáme na Slovensku, v zemi, se kterou nás pojí dlouhé a velmi úzké vazby. Vyslání doplní už existující působení našich vojáků v Litvě a Lotyšsku. Také oceňuji, že naši vojáci budou mít možnost působit v mezinárodním prostředí, které posílí interoperabilitu našich ozbrojených sil se silami našich spojenců. Zároveň podporuji působení našich vojáků na Slovensku ve prospěch pomoci uprchlíkům.

Vím, že naše armáda tento úkol zvládne bez sebemenšího zaváhání. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji, pane poslanče. Prosím, pan zpravodaj. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Chtěl jsem se zeptat, zdali to bude mít dopady na financování, případně jak je rezort připraven zajistit financování. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane místopředsedo. Ano, v tuto chvíli ještě probíhají jednání mezi náčelníkem Generálního štábu Armády České republiky a Slovenské republiky.

Tam tedy budu hledat případné zdroje. Já vám děkuji.

Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající.

Avšak rád bych požádal vládu, aby nám vyjasnila, jaké konkrétní úkoly budou naši vojáci plnit při této misi, jestli nemůže dojít k nějakému zneužití této obranné mise, protože naším základním postojem je, že chceme mír a prosazujeme diplomatické řešení k zastavení bojů, zastavení zabíjení a zastavení narůstání dalších lidských obětí na Ukrajině. Také vám děkuji.

Vaše dvě minuty, prosím.